Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Jak jistě víte, pane ministře, zajímám se o dění na Ukrajině už jenom proto, že tam mám řadu svých známých a přátel a mám díky tomu i dostatek informací z této země.

Vím také, že se dnes v Paříži koná setkání ministrů zahraničních věcí tzv. normandské čtyřky, která se bude vývojem na Ukrajině dále zabývat.

Kritika přichází z mnoha zemí Evropské unie, namátkou Francie, Itálie a nově také Rakousko. Zeptám se vás, pane ministře, abyste zde víceméně před poslanci nás informoval, jaké máte informace o tom, jaká je aktuální vojenská situace na jihovýchodě Ukrajiny a co na to, na ten vývoj, říkáme my a Evropská unie. Děkuji vám za odpověď.

Já jenom upozorním, že na opravdu dostatečnou odpověď na ty otázky bych potřeboval opravdu víc než pět minut. Ale pokusím se. Stručně.

Obě strany se dnes obviňují z přesunu bojové techniky na místa, odkud měla být už stažena.

To si myslím, že se dá doložit z toho, co máme k dispozici. Existují přímé i nepřímé důkazy toho, že Rusko materiálně i personálně podporuje boj separatistů na východní Ukrajině s ukrajinskou vládou. Já nemám moc času, tak vám řeknu, když jste tady líčil ten svůj obraz toho, jak to vypadá na Ukrajině, tak bych rád citoval to biblické: Hanba tomu, od koho pokušení přichází. Ten nese 99krát větší vinu za to zlo.

Pak samozřejmě se dá předpokládat, že jsou ty civilní ztráty značné. Takže v tom já bych s tím nesouhlasil, s tím vaším popisem, to si myslím, že je zavádějící. Bezpečnostní hrozbou na obou stranách jsou ozbrojené skupiny, to je pravda. Jejich autonomie roste a dá se říci, že jsou nezvladatelné na obou stranách. To je prostě realita. Ale přitom neustále říkám mějme na paměti, kdo tu situaci způsobil. Možnost reintegrace těch separatistických oblastí se každým dnem snižuje. Podle Mezinárodního červeného kříže intenzita těch bojů dosáhla, jak oni oficiálně říkají, intenzity vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Takový konflikt podléhá normám mezinárodního humanitárního práva, jež upravuje použití ozbrojené síly a ochranu civilistů. Dle Ženevských úmluv musí být umožněn představitelům Mezinárodního červeného kříže přístup do těch míst bojů.

Na rozdíl ale od separatistů ukrajinská vláda požádala Mezinárodní trestní soud o prošetření těchto obvinění. To udělala pouze ukrajinská strana.

Zatím separatisté brání přístupu představitelů Mezinárodního výboru Červeného kříže k zadržení, čímž Ženevské úmluvy porušují. To jsou fakta. Co se týče jednání, Minské dohody.

Ukrajinská suverenita, územní jednota a nedotknutelnost hranic není pokládána za přirozené právo, ale za předmět vyjednávání. Dnes Rusko tlačí ukrajinskou vládu k naplnění politické části těch Minských dohod a to by umožnilo legalizaci proruských separatistických elit uvnitř ukrajinského politického systému a zajistilo by jim to beztrestnost. Tím by vznikla enkláva, kde by byl oslaben vliv ukrajinských institucí a zachován trvalý vliv Ruska. Zachovává si kontrolu nad situací a možnost podle potřeby ten konflikt řídit. Vy jste řekl, že dnes probíhá v Paříži jednání normandského formátu, to je naprosto přesná informace. Co se dá čekat? Pravděpodobně návrhy na stabilizaci bezpečnostní situace a dohoda o modalitách místních voleb.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. No určitě, děkuji, pane předsedající. No, pane ministře, samozřejmě nepřekvapil jste mě. Vím, jak sháníte vaše informace, ale chápejte, že informace jako takové můžete získat z ČT, můžete je získat ze seriózních médií, třeba i zahraničních, můžete je získat někde na tržišti nebo třeba pod kaštany.

Máte k dispozici materiály.